S partnerem měli už desetiletého syna.

Všichni tři jsme si velmi blízcí, a když se dějí zásadní věci, řešíme to společně. Velkou podporu našla Radana také ve svém zaměstnání.

Co říká? Přestat kouřit není jednoduché. To všichni víme.

Epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku se věnuje téměř 30 let na národní a mezinárodní úrovni.

To se týká prakticky všech typů nádorů. Každá cigareta poškozuje. Když kouříte, snažte se přestat. Zkoušeli jste opakovaně přestat kouřit, ale nepovedlo se? Nejste neschopný.

A taky vysokou školu jsem takhle absolvoval. Takže já tomu rozumím, že je to těžké, ale tady paní profesorka říká, že je to problém.

Z dvaceti na nulu.

Druhá dobrá zpráva je, že abstinenční příznaky je možné zcela potlačit nebo alespoň zmírnit léky.